Každý kubík, který takto bude získán, je podle mého názoru dobrý jednak z hlediska ochrany před povodněmi, ale i z hlediska ochrany před hrozícím suchem.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Souhlasím s tím, i co je psáno v té zprávě, a dokonce bych řekl, že je třeba ocenit práci těch, kteří nejen na té zprávě pracují, ale především poctivě odpracovali protipovodňová opatření, tak jak byla naplánována, ale bohužel jenom tak, jak byla zafinancována.

Jsou regiony v ČR, které už teď velmi silně pociťují dopady klimatické změny navzdory názorům, že žádná neexistuje. Ona existuje.

A moje apelace tedy konečně po tomto složitém a nesouvislém vysvětlení zní: Prosím pěkně, jestli je něco doopravdy akutní pro naši budoucnost, je to uvolnění dostatku finančních prostředků na to, aby se tato opatření od opatření stavebních přes opatření agrotechnická a já nevím, jaká všechna ještě mohla učinit včas, mohla učinit kvalitně a mohla učinit také efektivně, aby v krajině potom nečněly nějaké zbytečné stavby, které nemají žádný význam, jak se posléze ukáže, nebo jsou slabé, nedostatečné atp. A poslední věc.

Přimlouvám se za to, aby tam, kde je to efektivní, směřovalo úsilí, nejen tedy finanční prostředky, ale i projekční a další práce k tomu, aby byly obnoveny, samozřejmě na úrovni dnešního poznání, závlahy, aby efektivnost opatření byla ještě lepší a ještě vyšší. Děkuji za pozornost, že jste mě poslechli v tento den v tak dlouhé řeči, ale prosím pěkně, je to doopravdy velmi závažná i pro budoucnost celé naší země tematika. Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník předběhne, i když má přednostní právo pan poslanec Kučera, protože tady není jak předseda, tak první místopředseda klubu TOP 09, ale faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Já bych jenom chtěl k tomu, co říkal pan předseda Kováčik, dodat jednu věc. K realizaci těch opatření, jak jsme všichni tady zmiňovali, bude zapotřebí samozřejmě významného objemu peněz, ale pozor, ono bude potřeba vynaložit také veliké úsilí na prosazení těchto opatření, na získání povolení k jejich výstavbě.

Nyní tedy pan poslanec Michal Kučera.